2. Hlasování A1 až A23, jde o pozměňovací návrhy schválené školským výborem.

Hlasování o B1, jde o pozměňovací návrh poslance Raise, a znovu opakuji, pouze pokud nebude schválen F3. 6. Hlasování o bodu C, jde o pozměňovací návrh poslance Šimka.

10. Hlasování o bodu G, jde o pozměňovací návrh poslance Výborného.

12. Hlasování o návrhu zákona jako celku. Já nemám protinávrh, děkuji, pane místopředsedo, jenom jsem se chtěla zeptat, pane zpravodaji, prostřednictvím pana místopředsedy, to A1 až A23 budeme hlasovat jednotlivě?

Ano, rozumím tomu, takže zazněl tu protinávrh k proceduře. Rozhodneme o tom hlasováním. Ptám se, zda má ještě někdo jiný něco k proceduře, jiný alternativní návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme tedy postupovat podle procedury, kterou přednesl pan zpravodaj.

Odmítli jsme protinávrh paní předsedkyně Schillerové.

Ještě paní předsedkyně s přednostním právem.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh procedury? Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abychom přistoupili k hlasování.

Jako první tedy proto budeme hlasovat o legislativně technické úpravě přednesené ve třetím čtení, která se týká účinnosti.

Návrh byl přijat.

Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti? Hlasování číslo 174, bylo přihlášeno 136 poslanců, pro hlasovalo 78, proti 14. Návrh byl přijat.